Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se za klub poslanců TOP 09 vyjádřil k programu této schůze, tedy k zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím v demokratické společnosti. Už ze samotného názvu programu dnešní schůze doslova běhá mráz po zádech. Je to právě zneužití moci, kterým Andrej Babiš přivedl naši zemi do krize. A je třeba říct, že současná krize není pouze krizí této vládní koalice, ale je především krizí demokracie, krizí, kterou jsme tady od pádu komunistického režimu zřejmě nezažili. Ohýbána je morálka, jsou tady ohýbány zákony, je tady ohýbána dokonce i samotná Ústava. To, co v naší zemi prosazoval pan prezident Václav Havel, tedy boj za lidská práva a hlavně za vyšší společenskou morálku, a tedy to, čím si také Česká republika zajistila respekt v celém demokratickém světě, je dnes pošlapáno současným prezidentem Zemanem a ministrem Andrejem Babišem. Prezidentu republiky je milejší návštěva komunistické Číny nežli zajištění politické stability ve vlastní zemi a ministru financí krytí svých daňových podvodů před prosperitou celé společnosti, nemluvě o některých soukromoprávních médiích, ve kterých jsou prezentovány názory jednoho politického subjektu za účelem poškození svých politických konkurentů, ačkoliv je to jejich vlastníkem popíráno. Vím, že se to zdá jako klišé, ale nejedná se o nic menšího než o souboj dobra a zla, souboj demokracie a oligarchie. Dnes už je snad všem jasné, že Miloš Zeman a Andrej Babiš jedni jsou.

Kdo si myslel, že tito lidé zmizeli nenávratně v minulosti, tak se šeredně mýlil. Za TOP 09 mohu říci, že jsme v našem postoji konzistentní ať už k působení prezidenta Zemana, tak k působení Andreje Babiše ve vládě České republiky, a to od jejího samého počátku. Je třeba připomenout, že Andreje Babiše do křesla ministra financí nezvolil lid, ale byl tam jmenován po dohodě sociálních demokratů a lidovců, a to i přesto, že od samého začátku Andrej Babiš byl v jasném střetu zájmu a bylo jen otázkou času, kdy dospěje vláda hnutí ANO, ČSSD a strany lidové do krize, která je dnes už krizí nejen vládní, ale i krizí celospolečenskou a krizí morálky. Za to nese plnou odpovědnost nejen Andrej Babiš a hnutí ANO, ale také ČSSD a strana lidová.

Připomenu tady pana Hanse Petera Fridricha, bývalého německého ministra zemědělství, který v únoru roku 2014 rezignoval v souvislosti se zneužitím svého postavení a přístupu k informacím, kdy sdělil ještě jako ministr vnitra informace týkající se vyšetřování opozičního poslance za SPD.

A pak je tady ještě jedna země. V té zemi je možné, aby byl součástí vlády a ministrem financí člověk, který byl údajně spolupracovníkem StB, a nemůže tak získat lustrační osvědčení; je v permanentním střetu zájmu například při schvalování podpory biopaliv či dotační podpory zemědělství; dosadil do státních orgánů osoby, které jsou ve střetu zájmů a kryjí jeho podnikání; je vyšetřován z dotačního podvodu, kterého se dopustil pravděpodobně při stavbě svého rekreačního areálu; který nedokázal vysvětlit, kde získal finance na nákup korunových dluhopisů; který nákupem korunových dluhopisů se patrně dopustil krácení daní; který patrně ovlivňuje svá média a objednává si mediální likvidaci svých politických oponentů; a který patrně nahlíží do živých policejních spisů a shromažďuje utajované skutečnosti, čímž patrně páchá dokonce trestnou činnost. A samozřejmě úplně na závěr ovlivňuje jmenování vysoce postavených osob. Politik, který není ochoten rezignovat a drží se svého postu i za cenu mezinárodní ostudy a pošlapání morálky. Jistě tušíte, o jaké zemi mluvím. Tou zemí je, vážené kolegyně a vážení kolegové, bohužel Česká republika. Je to více než rok, kdy jsme se zde naposledy sešli pouze a jen kvůli Andreji Babišovi. Je to více než rok, kdy měl premiér Bohuslav Sobotka jasnou příležitost ministra financí odvolat. Tuto možnost však nevyužil. Jaké to má následky? Nyní stojíme před ještě mnohem většími kauzami. Nejen kauzou krácení daní při nákupu korunových dluhopisů, ale především kauzami objednávek dehonestace politických konkurentů ve vlastních médiích či nahlížení do živých policejních spisů. Předně musím říct, že považuji přinejmenším za neslušné, jak se pan ministr vyjadřuje na dosud zveřejněných nahrávkách na adresu svých koaličních partnerů.

A to už pomíjím, jakým slovem označuje své zaměstnance.

Předně trestný čin nepřekážení trestnému činu, tedy že ačkoliv měly zúčastněné osoby důvodné podezření na nekalé jednání, tak jej nenahlásily orgánům činným v trestním řízení, popřípadě se dopustily trestného činu v přípravě, kdy mohlo dojít k plánování vydírání dotčených osob. Naprosto šokující jsou pak informace, že měl ministr financí k dispozici tzv. živý spis z vyšetřování, i jeho vztahy se všem dobře známým plukovníkem Robertem Šlachtou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že tato situace má pouze jedno jediné východisko. Tím východiskem je odvolání pana ministra financí Andreje Babiše z vlády České republiky a odchod a to zdůrazňuji a odchod Andreje Babiše z veřejného života, tedy tak jak je to běžné v západoevropských demokraciích. Proto TOP 09 podporuje poslední krok pana premiéra Bohuslava Sobotky, který již doručil panu prezidentovi návrh na odvolání Andreje Babiše, a vyzýváme prezidenta republiky Miloše Zemana, aby dle zvyklostí, dosavadní praxe a základního pramene českého práva, tedy Ústavy České republiky, neodkladně konal a odvolal ministra financí. Současně požadujeme, aby na Ministerstvo financí nebyl jmenován nikdo, kdo má vazby na Agrofert, hnutí ANO nebo osobu Andreje Babiše. Vážené dámy, vážení pánové, doufám, že v usnesení přijmeme témata z mého projevu. Děkuji vám. Děkuji. Prosím pana ministra financí, po něm pan předseda klubu ANO. Stahuje svoji přihlášku. V tom případě se připraví pan předseda Kováčik.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové a hlavně občané.